My jsme samozřejmě ve velmi intenzivním kontaktu s Asociací podniků topenářské techniky. Snad neřeknu žádné tajemství, když řeknu snad to nebude znít ani chlubivě když řeknu, že asociace velmi ocenila přístup Ministerstva životního prostředí a státního fondu, protože sama říkala, že je to postoj, který je velmi nadstandardní. Ale pro nás je podstatné, zda ten výrobce skutečně tuto certifikaci dá.

Takže na vaši otázku. Oni říkali, že prověřili v podstatě všechny kotle, že mají informace o všech kotlích. Ten sporný kotel je jeden a my jsme se k tomu postavili takto. Já pevně věřím, že Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí nám vyjde vstříc a že v této věci půjdeme směrem k tomu, aby tento problém byl vyřešen. Děkuji. Další interpelaci přednese pan poslanec Michal Kučera, který bude interpelovat nepřítomnou ministryni školství Kateřinu Valachovou ve věci politické propagace v učebnicích pro základní školy. Prosím, pane poslanče. Dobrý den, děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, v tomto týdnu dostali žáci základních škol v Ústeckém kraji novou učebnici anglického jazyka, která se jmenuje Anglické gramatické hry.

Mám ji zde k dispozici a rád vám ji věnuji, abyste se mohla sama přesvědčit.